Schůzi jsem svolal na základě usnesení Poslanecké sněmovny ze dne 27. listopadu tohoto roku a pozvánka vám byla rozdána přes poslanecké kluby, a to ve čtvrtek 28. listopadu tohoto roku.

Zatím mám od pana poslance Holíka informaci, že hlasuje s kartou číslo 3. Pan poslanec Zahradník karta číslo 5.

Pan poslanec Valenta karta číslo 6. Pan poslanec Zlatuška číslo 4. Paní poslankyně Wernerová číslo 7. Omlouvají se následující poslanci: pan poslanec Běhounek Jiří bez udání důvodu, pan poslanec Bělobrádek z důvodu zahraniční cesty, pan poslanec Karamazov osobní důvody, pan poslanec Petera zdravotní důvody.

Pan poslanec Komárek karta číslo 8. Ještě bych využil této příležitosti a požádal vás, abyste věnovali pozornost informaci, kterou obdržíte prostřednictvím svých poslaneckých klubů.